Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dobré odpoledne. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já vám děkuji za slovo.

A nebudeme přece zastírat, že je to stejné.

Takže my o to více pečlivě musíme vycházet ze zákona a budeme muset vše hodnotit. Ale to neznamená nic na tom, že by se změnil zákon, že by někdo chtěl nectít právní stát.

Ale já jsem to bral v kontextu, jak se na nás budou dívat v zahraničí. Obě dvě varianty nesou svoje pro a proti. Ta varianta, že budeme mít trestně stíhaného premiéra, tak má sice právo se očistit, ale co si budeme povídat, za čtyři roky to zřejmě nestihne. A může naopak opozice potom namítat, že přece v době, kdy je premiér a je hlavou výkonné moci, s výjimkou tedy prezidenta, tak jaká je garance nezávislého vyšetřování.

To zacházení bude stejné, bude tady ve Sněmovně. Ale zkrátka a dobře z hlediska nějaké politiky i třeba marginálně musíme zvažovat, jak to bude působit. To je vše, co jsem o tom chtěl říct. A jsem připraven na jakoukoli objektivní debatu. Na druhou stranu si myslím, že mně jako předsedovi Sněmovny nepřísluší, abych nějak s větší mírou zasahoval do té debaty, a já do ní zasahovat nebudu, ani tady na plénu. Ale doufám, že přijmete mé vysvětlení, že takto to bylo myšleno, že v žádném případě tam není pomlčka: premiér nevydat, premiér imunita. To spíš trošku vypovídá o těch, kteří to následně tvrdí, jak oni přemýšlejí. Takže podle sebe měřím tebe. Zkrátka trošku je to na zamyšlení i na druhé straně. Já se nemám za co omlouvat, já jsem diskutoval otevřeně o pro a proti.

Jsou tři přihlášení s faktickou poznámkou.

Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, vážený pane předsedající.